Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju. Prva točka o kojoj glasujemo je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 623. Izvolite kolega Jankovics. Gospodine predsjedniče, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti nezavisnih zastupnika molim vas stanku od deset minuta da se Klub stigne konzultirati oko glasanja po točkama jedan i dva. Dobro. Traži li još netko stanku?